Jsme v obecné rozpravě, na řadě jsou faktické poznámky. Jako první s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Pekarová Adamová. Paní poslankyně zde není.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji pane předsedající. Já bych tady v tomto mém vystoupení si dovolil tak krátce shrnout k čemu všemu tady došlo.

My jsme jednoznačně přesvědčeni, že do politické kultury nepatří nálepkování, a zároveň jsme jednoznačně přesvědčeni, že jsou to naši oponenti, kteří začali nálepkovat nás od prvního dne v této Poslanecké sněmovně, a dokonce dlouhou dobu předtím v průběhu volebních kampaní. Jsou to naši oponenti, kteří nálepkovali nás těmi nejhoršími politickými nálepkami. A my jsme jim pouze nastavili zrcadlo.